Já nevidím důvod, proč by o navýšení základního jmění všech státních podniků rozhodovala Poslanecká sněmovna. Proč by Poslanecká sněmovna neměla vědět, proč se základní jmění navyšuje, z jakého důvodu a především, kam ty finanční prostředky půjdou? Takže já jsem od ministra vnitra, který tedy s opozicí absolutně nekomunikuje, očekávala, že při projednávání tohoto zákona, který je tady právě z důvodu České pošty, tak že pan ministr vnitra vystoupí, popřípadě okomunikuje jednotlivé pozměňovací návrhy a bude se snažit nějakým způsobem opozici přesvědčit a odpovědět na ty jednotlivé otázky.

Mohu zaznamenat pouze tiskovou konferenci, kterou jste měli, a ta samozřejmě byla někde vysílána. Já si myslím, že byste s opozicí měl komunikovat úplně jinak. Zároveň bych se chtěla zeptat protože v tuto chvíli se k nám dostávají dotazy ohledně toho, že chcete rušit pobočky Úřadu práce, například v Karlovarském kraji teď od 1. července došlo ke zrušení ve městě Nejdek, kde tedy po tlaku to nakonec dopadlo tak, že tam ten úřad bude otevřený jeden den v týdnu.

Byl to velmi špatný krok. Já jsem prostě přesvědčená o tom, že to na těch obcích a městech mělo zůstat. Přendali jste to na úřady práce a teď to budete z úřadů práce převádět na Českou poštu. No to je opravdu skvělé! Tak já bych vám chtěla navrhnout, jestli byste to nevrátili na ta města a obce. Já si myslím, že by to bylo nejlepší a nejefektivnější a že by především starostové měli informace o svých občanech. Bohužel dneska, když za vámi někdo přijde na obec a říká vám, že má nějaké problémy v rámci právě třeba sociální oblasti, tak vy nemáte v žádném případě přístup k těm informacím, a myslím si, že ta reforma byla velmi špatná.

Já děkuji. Pouze upozorním, že tím, že není nikdo další přihlášený, můžete, pokud byste měla zájem, reagovat i mimo faktickou. Já děkuji za slovo. Já jsem chtěla navázat tedy... nebo respektive na svoji předřečnici. Na hospodářském výboru jsem navrhovala usnesení, které samozřejmě bylo formulováno tak, že dokud nebude transformační plán, tak aby se tento zákon pozastavil do třetího čtení. Vidím svého ctěného kolegu Adamce, prostřednictvím paní předsedající, je to tak, bylo to zamítnuto, ale v každém případě byl tam pan vrchní ředitel Vokáč, který mě ubezpečil v to, že do konce června tento transformační plán bude hotový. Máme červenec, takže já předpokládám, že tento transformační plán, jak říkal pan vrchní ředitel Vokáč, je hotový. Nevím, zda šel do nějakého mezirezortního připomínkového řízení, nebo jakým kolečkem byl připomínkován, v každém případě podle jeho slov už by měl být v současné době na stole. Takže já bych požadovala od pana ministra, aby nás s tímto transformačním plánem seznámil, byť si uvědomuji, že není v plenkách, je asi někde na začátku toho připomínkového řízení, ale už by měl být hotov. Takže toto, říkám, volně navazuji na svoji předřečnici a žádám vás tímto o ten transformační plán, který nám byl slíben na hospodářském výboru. Já děkuji. A ještě se s přednostním právem hlásí paní předsedkyně Alena Schillerová. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Proč jsme vybudovali Státní pokladnu za 7 miliard?

Co se komu nelíbí? Proč musíme toto téma tady teď najednou řešit a odkládat tuto povinnost pro státní podniky? Už jednou jsem to tady odvrátila, týkalo se to Budvaru. Už jednou tam byl načten pozměňovací návrh, ke kterému se zapomněl pan ministr přihlásit, a já jsem nesouhlasila s vrácením do druhého čtení. Takže to tady máme zpátky. Co chceme? Aby do toho nevidělo Ministerstvo financí? Abychom se opět vrátili do netransparentního hospodaření? Já velmi apeluji na všechny poslance z pětikoalice, aby uvážili, zda pro tento pozměňovací návrh zvednou ruku. Je to trestuhodné.

Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, vládo, já bych rád zareagoval jenom velmi stručně.